Sad ćemo nastaviti sa pojedinačnom raspravom o točci koju smo bili prekinuli radi glasovanja i govora u ime kluba pa će sada govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Ministarstva financija. Danas je na dnevnom redu rasprava o Prijedlogu Zakona o Državnom ured za reviziju. Moram priznati kada sam prije mjesec i pol, dva pročitao negdje da se sprema zakon koji će omogućiti Državnoj reviziji da konačno uđe u HNB, razveselila me ta vijest, bio sam sretan i očekivao da će se i to konačno dogoditi. Međutim, kada je na naš stol došao prijedlog tog zakona, onda sam ostao duboko razočaran i zato ja sam sklon i bolje je nazvati ovaj prijedlog ovog zakona jednom običnom farsom a prijevod riječi farsa na hrvatski jezik znači lakrdija. Zašto sam ovakvu tešku kvalifikaciju za ovaj zakon upotrijebio, jer vi znate i vidite dragi građani, da se mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku služimo argumentima, mi smo ozbiljni ljudi i ja ću navesti niz argumenata tome u prilog. Državna revizija u RH treba imati status i u ovom Prijedlogu zakona zamislite oni kažu to je najviša instanca revizije u Hrvatskoj. Samo nekoliko stavaka ispod toga kaže se da kada uđe državna revizija u Narodnu banku ona neće moći revidirati ono što je napravila komercijalna vanjska ili kako se kaže neovisna revizija koju plaća sama Hrvatska narodna banka, znate. Možete zamisliti koliko su objektivne revizije, naravno ne možemo u sve sumnjati, koje institucije same plaćaju da za njih odrade revizori. Naravno da me netko krivo shvati, znači ne možemo generalizirati jer to je uvijek loše i nepotrebno.

Sjetimo se kako je ministar financija sadašnji kada je bila kriza u Agrokoru kada smo ga svi pitali, mediji ga pitali – pa kako gospodine ministre financijski izvještaj, pa vi ste tamo bili jedan od ključnih ljudi. On je rekao da je tamo sve dobro, stabilno. A poslije je rekao kada je sve izašlo na vidjelo da on u stvari o tome ništa nije znao. E vidite, teško je s takvim dužnosnicima razgovarati koji brzo zaboravljaju. Tuđe argumente ne uvažavaju, a za nacionalne interese ih nije briga. Hajmo dalje sa argumentima koji govore zašto je ovaj Prijedlog zakona o funkcioniraju državne revizije obična farsa. Ona može pobrojati koliko ima računala, koliko imaju zgrada, auta, treba li nešto, kakav je potrošni materijal i koliko ima zaposlenih. I dragi građani i to je sve. I to je sve. Ako kojim slučajem primijeti državna revizija u svom nastupu da nešto nije u redu pa da prigovor, sve druge institucije znači moraju odgovoriti. Tamo piše riječ „može“ što znači da i ne mora.

Podsjetimo se da je u svakoj zemlji poslije predsjednika ili premijera zavisi koja je funkcija gdje važnija, sljedeća najvažnija funkcija nije ministar policije, pravosuđa ili financija, ne. Guverner je sljedeća najvažnija osoba u zemlji. Pa zašto su se svi toliko zainteresirali oko njega? Zašto čuvaju tu instituciju? Zato je ne učine transparentnijom da radi više u interesu gospodarstva, hrvatskog društva?

Podsjećam vas.

Vratimo se ponovo priči o Zakonu o funkcioniranju državne revizije. Znači, sudsku, izvršnu, zakonodavnu vlast, javna poduzeća gdje država ima udjel. I prema tome, oni svi moraju dakle na određene primjedbe, zapažanja moraju odgovoriti i moraju ispraviti. Ona samo može.

Dakle, nevjerojatno je zašto je Ovdje se naprosto degradira institucija Državnog ureda za reviziju. Zašto? Jer vidite, u Prijedlogu ovoga zakona piše da i nju netko mora revidirati. A tko bi bio to? To bi bili vanjski revizori koje bi, zamislite tko, politika izabrala ovdje iz Sabora i rekla odite gore revidirajte, provjerite kako funkcionira Ured za državnu reviziju. To je isto kada bi mi rekli ovdje Ustavnom sudu sada ćemo vam odrediti nekoliko sudaca neovisnih pa da dođu kontrolirati što vi radite ili Državno odvjetništvo isto par odvjetnika da kontroliraju što oni rade itd., itd. Ovim se degradira institucija Državnog ureda za reviziju.

I na što se to sve svodi, otprilike koji zaključak? Zaključak je ovaj. Vladajuća koalicija rekla je ovako – pa daj vidi, ovi stalno upiru, stalno nas kljucaju ovi iz oporbe, ovaj Promijenimo Hrvatsku ovaj Lovrinović, ovaj Živi zid i to – dajte da mi donesemo taj Zakon o državnoj reviziji. Mi ćemo njih tamo pustiti formalno znate, ali ćemo im toliko suziti mogućnost suziti da tamo nešto istražuju, revidiraju da naprosto možemo poslije reći – evo vidite oni su tamo bili, ništa nisu našli, sve je u redu. Znači, jedna obična predstava i jedna obična faksa. A poštovani kolegice i kolege, dragi građani, ja sam jako zabrinut za stanje u HNB-u i nitko u stvari ne zna pravo stanje. Zašto? Jer je pristup informacijama potpuno zakrčen, zatvoren i mi se možemo samo nadati.

Ona je u proteklih nekoliko godina nabila, povećala vanjski dug, svoj vanjski dug ukupnog dugu RH na 2 milijarde eura. Tamo se oko 100 ključnih rukovodilaca ne zapošljava na javnom natječaju, čak ni na internom natječaju, nego izravno imenovanjem i ja ne znam trenutno veću instituciju gdje vlada veći potencijalni klijentelizam nego tamo. I vi ovo zovete novim dobrim zakonom. Ovo je samo još jedna, jedan od primjera dvoličnosti, načina rada, ponašanja ove politike, kao što ste danas donijeli odluku da izručite INA-u strancima, vi ste tome presudili, vi ste danas presudili INA-i. Tako želite deplasirati i Državni ured za reviziju, tako želite građane i dalje obmanjivati da nešto radite, a ustvari, mažete nam svima oči i dosta vas je bilo. Kolega Lovrinoviću, dosta ste govorili i kritizirali odnos revizije u biti, HNB-a od strane državnog ureda za reviziju, pa ne znam, da li ste imali prilike, da li ste pročitali mišljenje Europske središnje banke iz travnja 2018. godine gdje stoji i posebna napomena, kako je Europska središnja banka već prije ranije primijetila, na čelu institucionalne neovisnosti iz čl. 130 Ugovora i čl. 7 Statuta europskog sustava središnje banke i Europske središnje banke ukazuje na to da izvršavanje ovlasti i obavljanje zadaća i dužnosti koje su dodijeljene središnjim bankama, ne smiju biti podvrgnuti vanjskim uputama ili utjecaju izvršne vlasti, znači, trebamo voditi računa o njihovoj institucionalnoj neovisnosti. Poštovana kolegice, već 30 godina predajem predmet monetarna politike i međunarodne financije, čitav život se time bavim, prema tome, drago mi je da ste podsjetili, sve to znam. Nijednom riječju nisam tražio da se državna revizija bilo tko miješa u vođenje monetarne politike, niti sam to spomenuo, ali tražim da se državna revizija, da joj se dopusti da provjerava ukupno materijalno financijsko poslovanje HNB-a. Ona je jedna, prema istraživanju Ekonomskog instituta iz Zagreba, prije 2 godine, najnetransparentnija središnja banka u čitavoj Europi, a ima najveći stupanj autonomije. Tamo stvari ne štimaju. Nemojte se pretvarati vi iz vladajuće koalicije, vama je dovoljno da vam dođe iz Bruxellesa, Frankfurta, neko mišljenje, je li to iz Europske središnje banke, iz EU komisije, vi, za vas je to Sveto pismo. Borite se za interese RH, za suverenu, način i mogućnost odlučivanja, [[Upadica: Hvala.]] nemojte biti sluge. Uvažene dame i gospodo. Državna revizija po mojem sudu ne radi adekvatno svoj posao, a dokaz za tu moju tvrdnju su bezbrojne afere, od kojih nažalost, golema većina nema pravosudni epilog, a radi se o velikim količinama novca. Pročitao sam članak svojedobno, kaže ovako, državna revizija, milijarda i pol kn u Brodosplitu potrošena je nenamjenski.

Dat ću drugi primjer. Kaže, uprava Uljanika nenamjenski potrošila 855 milijuna kn. Kaže u članku da je to bio zaključak Vlade, opet se postavlja pitanje je li moguće da je to istina i ako jest istina, da li je takvo nenamjensko trošenje novca ozbiljna stvar? Ali onda imamo jedan najšokantniji primjer nerada državne revizije. To je slučaj HDZ. Znači, HDZ-u, DORH ih je prijavio, znači da postoji osnovana sumnja, digli su optužnicu protiv HDZ-a za onu aferu FIMI medija. Da se izvlačio novac iz državnih poduzeća itd. I u konačnici, što se dogodilo? Dio novca koji je moguće zaostao, nemam pojma, ali se ne neki način našao u trezoru HDZ-a, nije bio proknjižen kroz poslovne knjige i iz iskaza na sudu proizlazi da je taj novac, novo vodstvo HDZ-a odnijelo zapravo u DORH. Radi se o, ako se dobro sjećam o 2 milijuna kn i 300 tisuća eura. Zašto to govorim? Zato jer postoji velik broj ljudi koji su govorili da način na koji se HDZ financirao, nije bio transparentan, sad, nije da je to govori Transparency International, ne znam, neka udruga koja se bavi, GONG ili ljudskim pravima ili što već, nego su to govorili računovođa HDZ-a, rizničar HDZ-a i čak g. Jarnjak, ako se dobro sjećam, tad je bio tajnik HDZ-a, on je isto govorio, bio je prvooptuženik pa je kasnije, ako sam se dobro sjećam, postao čak i svjedok u tom slučaju. A zašto to sve spominjem? Nije sporno to po meni da HDZ pokrade novac. Ne vidim ništa, mislim, sporno u tome jer, ha, ljudi su različiti, moguće je da se to dogodilo, međutim, ono što me čudi je da državne institucije ništa ne poduzimaju po tom pitanju. Znači, državna revizija koja bi trebala nadgledati poslovanje HDZ-a iako je jasno iz iskaza svjedoka i dokaza itd. da s HDZ-om postoje ozbiljni knjigovodstveni problemi, ali duboko ozbiljni problemi da se znači bilo crno financiranje itd. državna revizija daje Izvješće o poslovanju HDZ-a da je sve super, da u biti problema nema. I čak i nakon što su ti svjedoci i dokazi izašli van itd. državna revizija i dalje ne revidira izvješće koje je dala pozitivno poslovanje HDZ-a. Znači, hoću reći sljedeću stvar. Problem je ako sustav koji bi tog lopova trebao sankcionirati ne funkcionira. Jer od lopova se može očekivati da ukrade. A ne možete kriviti lopova zato što je ukrao ako mu sustav to dozvoljava. Ali u slučaju ovom tom suđenju za FIMI mediju itd. u toj situaciji se radi o tome da zapravo državna revizija nije obavila svoj dio posla vezan uz HDZ-e. Po mojem sudu državna revizija je trebala kada su isplivali svjedoci, dokazi, kada se počelo pričati o crnom novcu, kada se novac koji nije bio evidentiran u poslovnim knjigama odnio na DORH državna revizija je u tom trenutku trebala reći – čekajte, je li moguće da de iure stanje odnosno tzv. - ja bih ga nazvao teoretsko stanje - u poslovnim knjigama ne odgovara stvarnom stanju poslovnih knjiga odnosno da su bilance lažirane, da financijski izvještaji ne odgovaraju stvarnosti. Iz svega što danas znamo poznato je da državna revizija nije još uvijek napravila nikakav prigovor vezan uz to. Izvješća financijska HDZ-a su glatko prošla. To što je kasnije mnogima jasno da u najmanju ruku postoji sumnja na razna kaznena djela, državnoj reviziji to ništa nije sumnjivo. Državna revizija nikakve postupke ne pokreće što meni osobno nije jasno kako, zašto itd. Međutim, za razliku od toga što imamo situaciju gdje milijarde i stotine milijuna kuna su se prema raznim iskazima nenamjenski trošila u brodogradilištima iako imamo situaciju evo sa HDZ-om gdje je jasno da ako odjedanput netko izvuče iz čarape 4 milijuna kuna a tog novca u poslovnim knjigama nema ha jasno je da onda postoji nesrazmjer između stanja u financijskim izvještajima i stvarnog stanja. Međutim, čak ni to koliko sam shvatio državnoj reviziji nije sporno. Tamo državna revizija do sada nije mogla ni ući. Znači, tu gdje se vrte milijarde tu državna revizija i to ih ne zanima. E sada, ovim Zakonom o Državnoj reviziji kaže se da će moći neki privatni revizori koje HNB-e angažira nadzirati njih. Međutim, naravno kolega Lovrinović dovodi u pitanje poštenje i iskrenost tih revizora, jer ha, svjestan je svatko da ako će dati negativno mišljenje o radu recimo neke institucije pitanje je da li će ga ta institucija opet angažirati i platiti da opet radi njihovo izvješće. Međutim gospodine Lovrinović, čak i da radi državna revizija nadzor HNB-a pitanje je koliko bi nadzor te revizije bio objektivan, jer imamo u slučaju HDZ-a imamo evidentnu situaciju da postoje svjedoci, postoje dokazi, postoji optužnica, suđenje je u tijeku. I sve to zajedno nije dovoljno državnoj reviziji da posumnja u istinitost financijskih izvještaja HDZ-a. Evo, ja ne znam što još više treba?

Čak su radili tabele nekakvog tobožnjeg ozbiljnih nekih malverzacija itd. iako iz same naravi iznosa jasno je da se radi o malim iznosima i da zapravo nije ništa sporno. Međutim, kada se radi o meni, onda je sve sporno i sumnjivo. A kada se radi o HDZ-u, e onda imate dokaze, imate svjedoke, imate optužnicu DOHR-a, imate suđenje u tijeku, ali državna revizija ne kaže – a gledajte, nama su financijske knjige HDZ-a sumnjive. To državna revizija nije rekla – mi sumnjamo u njihovu vjerodostojnost. HDZ-e godišnje troši 10-tke milijuna kuna iz proračuna, ja nisam nikada čuo da recimo državna revizija osporava neke njihove račune itd.

To je ozbiljno pitanje koje bi se svatko od nas morao pitati i morao bi se pitati da li je uloga državne revizije prikrivanje stvarnog stanja ili je uloga državne revizije razotkrivanje stvarnog stanja? Da li je uloga državne revizije otkriti nepravilnosti ili sakriti nepravilnosti?

Uvaženi kolega Pernar, slušao sam što ste govorili. Kada je riječ o Državnom uredu za reviziju, mi smo ovdje dobili hrpu izvještaja koje su napravili. Ali moramo znati da je njihov mandat ograničen. Oni su hrpu tih zaključaka, nalaza, negativnih o subvencijama, potporama, pa i političkim strankama, pa i HDZ-u i prije poslali u DORH, međutim, to očito skuplja prašinu, oni tamo naprosto ne mogu, nemaju instrument progona kaznenog. Međutim, po mom mišljenju oni su jedna od rijetkih institucija koja ipak funkcionira, što se kaže, kako treba, imaju malo novaca, malo prostora i svega drugog, nastoji se onemogućiti. Mene zanima, što me razočaralo, prije par dana je bila sjednica Odbora za financije i državni proračun, ovo je farsa od zakona, mislim da se tu slažete. Kako vi to tumačite, zašto oni podržavaju zakon koji je loš i [[Upadica: Hvala.]] šteti li to nama kao oporbi? Ma uvaženi kolega Lovrinović, vi kažete da državna revizija dobro radi svoj posao. Ali kako je moguće da da pozitivno izvješće o poslovanju HDZ-a za period kada DORH, svjedoci i razni materijalni dokazi teško terete HDZ? I ja bih mogao razumjeti da je državna revizija rekla, gledajte, mi u tom trenutku kada smo pisali izvješće nismo imali ta saznanja. Ali, ako su naknadno saznanja dobivena, zašto se onda nije poništio nalaz državne revizije koji je govorio da je sve bilo po zakonu kada je evidentno da postoje ozbiljne dvojbe da li je sve bilo po zakonu i zašto se nisu podnijele kaznene prijave protiv odgovornih osoba za lažiranje poslovnih knjiga?

Premijer Sanader je objašnjavao da se izbori dobivaju i to čak i gestikulacijama, pola legalno, a pola ispod stola, tako da sa te strane, mislim da se tu nije radilo o reviziji.

Naime, vi kada, recimo za potrebe stranke se vozite negdje autom, vi bi trebali uz to priložiti recimo putni nalog i trebali bi isplaćivati dnevnice. Međutim, ukoliko vi ne koristite putni nalog i ne isplaćujete si dnevnice, već tijekom godine dana se skupi recimo 3 tisuće i 900 kn računa za gorivo, a računajte, podijeljeno s 12, koliko je to otprilike, 300 kn mjesečno da je za gorivo potrošeno, e onda državna revizija kaže je, ali kao da li je to stvarno potrošeno gorivo za stranku ili nije jer nema kao putni nalog uz to itd.

Ja u načelu u svom dosadašnjem radu i kao ministar i u drugim funkcijama koje sam bio, iskustvima koje je državna revizija posao radila, znači susretao sam kvalitetne ljude koji imaju dovoljno iskustva i puno puta su mi i pomogli u određenom poslu, ne na način da su otkrivali nezakonitosti i određene stvari koje nisu sukladne zakonu, ali su davali sugestije na koji način se efikasnije može organizirati poslovanje, prikazivanje poslovanja itd. i sa te strane input revizije može biti koristan. Ono što mene zaprepašćuje i s čime se nikada ne mogu složiti je to da postoje i institucije i tijela u RH koja odbijaju uopće odbijaju bilo kakvu vrstu da se njih nadzire, da njima ima itko išta prigovoriti, da im ima itko išta predložiti jer se ponašaju kao da je novac koji troše, njihov novac. A nije njihov novac nego je javni novac i ljudi bi trebali imati tu vrstu odgovornosti da otklone bilo kakvu mogućnost na sumnju, netransparentnost ili nepravilnost. Evo, vidjeli smo sad proteklih nekoliko dana raspravu oko jedne općine u RH, gdje na čelu načelnik iz strane HDZ-a koji je ignorirao sve moguće zakone, odluke, uredbe koje su na snazi vezano i uz svoju plaću i uz naknade vijećnicima u općinskom vijeću, prikazivanje troškova, primjerice, putnih naloga, što je revizija konstatirala, poslala prijavu DORH-u i čovjek jednostavno to ignorira, odbacuje u govori da on nema se on šta tu sa revizijom raspravljati, da je to sve namješteno, da su njemu ciljano poslali tamo, da ga se kontrolira itd., itd. Bilo bi dobro da stranke u RH, da netko iz neke stranke na taj način reagira i da je taj SDP-ovac, ja bih se sutra založio da se tog čovjeka iz SDP-a makne jer pokazuje ne neosjećajnost i neodgovornost, nego bilo kakvo poštivanje prema javnom novcu s kojim upravlja. Nažalost, HDZ uopće nije reagirao na takvu situaciju, evo tu je danas čak i u raspravama nisam čuo da uopće se bilo tko na taj način od tog čovjeka ograđuje, a on troši novac svoje općine, javni novac i uvijek je tu kada se nađe u takvoj situaciji u pravilu se govori o nekom političkom pritisku mada mi nije jasno koja vrsta političkog pritiska bi trebala biti s obzirom da je HDZ-e sada na vlasti i on imenuje revizora odnosno ima mogućnost utjecaja na državnu reviziju itd.

Danas vidimo još jedan drugi eklatantan primjer, radi se o tome da imamo jedno suđenje oko nadstrešnice u Gradu Zagrebu gdje je šteta po nekim procjenama za Grad Zagreb 12 milijuna kuna gdje gradonačelnik se također sa nikakvom odgovornošću kao da ga se to ne tiče na sudu ismijava sa sustavom i govori – di bi ja završio da gledam svaki ugovor, ja nisam u uredu, ja sam na cesti itd., itd. Uopće nezainteresiran da položi bilo kome račune. Ne samo državnoj reviziji, nego i građanima Grada Zagreba. Da je tome tako vidi se iz izvješća koje ćemo također ovdje imati na raspravi. Radi se o izvješću o javnim poduzećima gdje su analizirana 30-tak poduzeća iz cijele Hrvatske u vlasništvu gradova, općina ili županija i dva čini mi se državna, gdje su nekolicina njih 3 ili 4 dobili bezuvjetno mišljenje da li se efikasno koriste vanjske usluge. 30-tak njih uvjetno sa nekim preporukama i jedno javno poduzeće je ocijenjeno kao totalno neefikasno, netransparentno sa 60 i nešto preporuka. Radi se o Zagrebačkom holdingu. To je na žalost situacija kod nas u Gradu Zagrebu gdje najveće javno poduzeće u lokalnim jedinicama znači, Zagrebački holding koji godišnje na vanjske usluge troši 700 do 800 milijuna kuna to radi na način na koji ne može ne da revizor ne može ustanoviti, vjerojatno ni oni koji vode to nisu ustrojili evidencije tako kako bi se moglo kontrolirati da li se i na koji način se to troši, da li je to efikasno, da li se može bolje raditi. I dok god imamo takve pojedince koji su neodgovorni, dok god imamo takve pojedince koji uopće ne odgovaraju nikome jer misle da mogu raditi što god žele, dotle izvještaj revizije i bilo kakvi zakoni o reviziji neće davati, neće imati svrhu. Jer ukoliko revizija nešto napiše i onda netko odmahne rukom i kaže – to me se ne tiče – i tu se ne slažem sa Pernarom i ovaj iznos koji on spominje nema tu beznačajnih iznosa. Da li se radi o 4, 40 ili 4 milijuna kuna, kada se radi o javnom novcu on mora biti transparentno utrošen. Znači sa te strane državna revizija ima da radi svoj posao. U HNB-e apsolutno treba ući i nadzirati. Vidjeti kako se tamo raspolaže, jer mi tamo imamo isto situaciju jedne godine dobit par milijardi kuna, jedne godine dobiti nema uopće. Znači, to je ostala institucija sama za, nije postala, ona tako je definirana sama za sebe. Ispada da je ne smiješ ništa niti priupitati. Služi dosta često za uhljebnička zapošljavanja. Jer kako drukčije objasniti da jedna političarka Sandra Švaljek završila kao viceguvernerka, a uopće nikada na taj način nije niti iskazivala svoje ambicije, nego je vjerojatno u nekom dilu koje je daleko bio od očiju javnosti dogovorila to sa premijerom Plenkovićem i sada je postala na vrlo jednoj lukretivnoj plaći od preko 30 i nešto tisuća kuna zaposlena i zbrinuta na narednih 6 godina. Znači, to su stvari koje revizija treba konstatirati, koje nam treba davati. Ne može HNB-e biti otok za sebe. Za to smo se svi zalagali. Pa bio je tu i ministar Marić koji je cijeli jedan mandat dok je bila Vlada Zorana Milanovića posvetio tom tipu borbe za transparentnost u HNB-u i za aktivaciju državne imovine. Na žalost vidimo kako je to završilo i u slučaju HNB-a, ali i u aktivaciji državne imovine da kada daš obećanje da ćeš dati ostavku i otići ukoliko se rafinerija INA-e zatvori u Sisku možeš se ponašati ako si HDZ-ovac ili tamo prvi na listi u 6. izbornoj jedinici kao da se ništa nije dogodilo. Vjerojatno će te sljedeći put staviti u 9. izbornu jedinicu, pa nećeš morati odgovarati biračima zbog čega si nešto govorio tada, a nešto radiš sada kada si u poziciji u kojoj jesi. To je nadrealno, kao da si u nekom drugom svijetu, u snu. On objašnjava hrvatskoj javnosti da u biti HDZ-e nema ništa sa propašću INA-e i prodajom u mađarske ruke kao da nije bilo ni Mirovinskog fonda koji je direktno bio pod utjecajem HDZ-a i Vlade kada se prodalo 7% dionica, kao da nije bilo Sanadera i njegovog biznisa u onom restoranu gdje su pisali jedan drugom na salveti koliko tko treba ili što. Tako da ja sam uvjeren da hrvatski građani nisu niti toliko zaboravili, niti toliko glupi da bi prihvatili tu vrstu argumentacije, da će vrlo dobro zapamtiti ovo što se desilo danas u hrvatskoj sabornici. Da zaključim. Državna revizija ima moju punu potporu bez obzira bio u opoziciji ili na vlasti da radi svoj posao, da odrađuje ono za što je plaćena. Mislim da relativno solidno taj posao radi. Dosta često ta izvješća evo kada gledam ta javna poduzeća kada vidim kako su vjerojatno ne čak niti pretjerano dubinski ali koliko su nepravilnosti našli u Zagrebačkom holdingu, onda se vidi da ne rade po narudžbi vlasti zbog toga što je Milan Bandić stup ove vlasti kao jedan od ova tu četiri stupa s ove strane. Da nema jednog od ovih stupova vjerojatno bi se galerija urušila, tako evo možete zamisliti jedan od ova dva stupa iza kolege Šukera je Milan Bandić koji podržava Plenkovića i HDZ-e na vlasti.

Kolega Maras, u svojoj raspravi ste spomenuli HDZ-ovog načelnika kojem je revizija utvrdila niz nepravilnosti i onda ste prozvali HDZ da se nije ogradio od tog načelnika.

To je okej, mislim, što znači predložila Vlada, pa to apsolutno mislim da sa te strane zakone treba predlagati koji idu prema tome da revizija može efikasnije raditi svoj posao, ali ništa vas ne sprječava da se, evo i sada u ovoj replici ogradite od tog načelnika, koji je inače vaš stranački kolega, koji je radio čudesa tamo. Pa mislim, za to vam ne treba nikakva posebna istraga, trebate samo pročitati izvješće državne revizije za tu općinu i vidjet ćete da je to neprihvatljivo ponašanje, pa i njegove političke izjave nakon tog izvješća. Pa on je u novinama govorio da se njega politički proganja, da je ciljano poslana revizija, tko bi njega, šta ga Plenković proganja? Jer mislim, stvarno mi nije jasno, tko bi njega išao proganjati sa te strane, ali to je dovoljno što on govori da HDZ se ogradi od njega i na osobnoj razini, ne samo putem zakona. Znači imate priliku to napraviti i žao mi je što to već niste napravili i tako poslali građanima vrlo jasnu poruku. Kolega Maras, pa ja mislim da bi državnoj reviziji trebalo vratiti i obavezu koja je bila prije da se revizija svake godine provodi u gradovima i svake dvije godine u općinama, jer mi sada recimo, imamo situaciju, vi sad za Zagreb znate koje su tu nepravilnosti, ali npr. evo, ja dolazim iz grada koji je godinama imao uvjetno mišljenje državne revizije i godinama nijedno mišljenje nije bilo dobro. Dakle, ako grad 10 godina dobiva uvjetno mišljenje i sada zakonskim izmjenama 5 godina tamo revizije nije bilo, pa ja se pitam što će revizija tamo pronaći kad dođe jednog dana za godinu, dvije ili tri dana.

Pa oni su uljuljkani, to se vidi. Znači, ti naši ja mislim da i revizija je sama svjesna da je razina transparentnosti, što je razina vlasti viša jer smo se ipak odmakli od 2000-ih i vlade HDZ-a Ive Sanadera koja je tu postavila ja bih rekao nevjerojatne standarde, mostovi, ovo, izrada FIMI medije, marketing, znači kad se sjetimo ministara poput, jednog ministra policije koji se u svojim iskazima hvalio kako se pohvalio premijeru Sanaderu da je prvi riješio FIMI mediju kako bi se neki novac izvukao iz proračuna, nadam se da smo to vrijeme ostavili iza sebe, barem što se Vlade tiče, HDZ-a, kad vidite malo i Agrokor i ovo, poljulja te to povjerenje, ali što se tiče općina, garantiran vam da je tu razina transparentnosti najmanja i bilo bi dobro da revizija upravo na toj razini počne malo više raditi jer lokalni šerifi sebi umisle štošta u glavu. Još jednom da ponovim, slažem se s vama da je Državni ured za reviziju jedna od rijetkih institucija koja kvalitetno i profesionalno funkcionira u Hrvatskoj unatoč financijskoj oskudici, nedovoljnom broju zaposlenih i prostorom koji ima. Vi ste rekli da vam nije jasno kako uz sve državne institucije koje se financiraju iz proračuna, državni revizor može uči, u narodnu banku ne može. Zašto su tamo vrata zatvorena? Drugo, rekli ste da narodna banka već nekoliko godina ne posluje dobit, znači postoje velike sumnje kako tamo stvari stoje. I ja izražavam ogromne sumnje, mi ne znamo kako stvari tamo stoje. Tamo se akumulirali gubitci skoro 4 milijarde kn, umjesto da oni daju doprinos svake godine 300, 500 milijuna kn. Međutim, zbunjuje me činjenica, vi ste danas potpuno prilično drugačije ovo diskutirali u odnosu na vašeg člana, Odbor za financije, koji je izravno podržao ovakav zakon koji je faksa. Teško je meni sad polemizirati, prvo, nisam čuo tu raspravu o kojoj vi govorite, ali ono što znam je da nemam ništa protiv toga da se na taj način revizija postavi prema instituciji koja se zove HNB, mislim da je to jedna od rasprave koju smo već proteklih nekoliko godina puno puta prošli i tu je bio konsenzus, pa i HDZ je bio za to dok je bio MOST u vlasti, čini mi se da su oni također govorili to.

Time bismo zaključili raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

njegove zadaće, dakle, tijela koje je nadležno za provedbu ove Uredbe. To su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Državni inspektorat u dijelu inspekcije. Zatim određuju se prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi i isto tako se određuje tijelo koje je nadležno za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju da dođe do spora između trgovca i potrošača, a to tijelo je Europski centar za potrošače koji također djeluje pri Ministarstvu gospodarstva. Donošenjem ovog predmetnog Zakona, Hrvatska dakle s jedne strane udovoljavam obvezama koje je preuzela ulaskom u Europsku uniju, no isto tako očekujemo da će to dovesti do povećanja e-trgovine između, dakle, Hrvatske i ostalih zemalja, a s druge strane ono što je naravno najbitnije, da će se potrošačima i trgovcima osigurati pravo i na veći izbor, i na veću sigurnost prilikom prekograničnih transakcija. Odbor za gospodarstvo i Odbor za zakonodavstvo su podržali Konačni prijedlog ovog Zakona, između prva dva, između prvog i ovog čitanja dakle, nije bilo izmjena na sam tekst Zakona odnosno bila je jedna sitna novotehnička izmjena, i slijedom svega navedenog, predlažemo da se podrži ovaj Konačni prijedlog.

Pred nama je danas Konačni prijedlog ovog Zakona kojim bi se trebala rješavati pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu Europske unije, kao što smo imali primjer ovdje čuti. Svrha ovog Zakona prije svega je korisna za sve države, a među njima posebice za Hrvatsku, jer se odnosi na one države koje su zbog svoje geografske lokacije ili mjesta boravišta to jest nastana poslovnog subjekta klijenta, pa čak i potrošača, bile ili mogle biti diskriminirane u odnosu na neke druge države, prije svega kad govorimo o online kupnji. Ovaj Zakon itekako pomaže zaštiti potrošača, a kao što smo imali primjer čuti, nadležno tijelo unutar Ministarstva se zove Europski potrošački centar i zaduženo je za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovca, ali isto tako podsjetiti ću i na nadležno tijelo u slučaju spora između klijenata i trgovaca, a to je znamo Državna nadležna tržišna inspekcija. Ovaj Zakon također sadržava i prekršajne odredbe, koje su u rasponu od 10,00 do 100.000,00 kuna, i naravno odnosi se na pravne osobe to jest trgovce, u slučaju da se ne pridržavaju Zakona što je također vrlo korisna mjera. I do sad je kao što sam govorila između dva čitanja kad je ovaj Zakon u pitanju, dakle, bilo moguće da prodaja robe odnosno pružanje neke usluge, ne bude jednako kvalitetno za Hrvatsku i za neke druge zemlje, prije svega ovdje govorimo o e-trgovini, odnosno online kupnji. Budući da se u Europskoj uniji stalno naglašava potreba i težnja ka jedinstvenom digitalnom tržištu, to znači da ovakve razlike ne bi smjele biti prisutne, odnosno ne bi trebale postojati između država članica, odnosno između potrošača unutar tih država članica. Zato je ovaj Zakon u sebi preuzeo ove Direktive o kojima smo govorili, između dva čitanja ih spominjali, i tim Direktivama odnosno ovim Zakonom će se to osigurati, a cilj koji se u konačnici želi postići unutar EU nije samo jedinstveno digitalno tržište o kojem govorimo i nije samo jedinstvena on line kupnja bez razlika u državama članica, nego jedinstveno digitalno tržište generalno kad govorimo o uslugama, servisima i svim informacijsko-komunikacijskim alatima, kako bi države članice međusobno bile ravnopravne u tom segmentu, a posebno potrošači koji će te usluge koristiti. I ovaj zakon ja vidim kao doprinos tome u tom segmentu, kao što je i korak naprijed u zaštiti potrošača, ali i poslovnih subjekata iz Hrvatske unutar tržišta EU odnosno kad trguju i posluju na tržištu EU.

A oprostite nezavisnih zastupnika, oprostite meni su se malo pobrkale stvari. Samo izvolite. Hvala. Dakle, ja bih ovo zaista držao vrlo, vrlo kratkim, mislim da ipak, dakle naš Klub će svakako, svakako podržati ovaj zakon, mislim da je ovo jedan odličan primjer pogotovo u vremenu u kojemu se nalazimo, vremenu prije Europskih izbora, a kako možemo pokazati građanima Hrvatske kako je zapravo EU dobra za građane. Kao što je rekla kolegica ovo je jedan od načina na koji se može postići jednakost među građanima različitih zemalja EU. Mislim da je između ostaloga nešto što bih kao mala zagrada, što mislim da je dobar argument svima onima koji su, slikovito ću se izraziti, ovoga koji su pobornici ove deregulacije i vjernici u to da je tržište nepogrešivo i da kao princip može upravljati svime i da ništa tu ne treba dodatno regulirati.

Druga stvar koju također treba reći, iako možda ne djeluje tako na prvu, i ponovio bih dakle, smatram neke od ovih stvari treba tu i tamo reći neovisno o tome što ih možda govorimo pred praktički praznom sabornicom, što ih govorimo pred praktički za vrlo jedan uzak krug ljudi, al mislim da eto ako ništa drugo onda iz, da tako kažem didaktičkih razloga je potrebno reći, da su upravo ovakvi zakoni, danas u 21. stoljeću između ostaloga način postizanja odnosno redefiniranja suvereniteta. Dakle, ja mislim da je u vremenu u kojemu živimo jako teško uređivati digitalni eko sustav kad si malen i kad si sam. Korporacije velike internacionalne su veće od mnogih država od Hrvatske na moju veliku žalost, to nije osobito teško biti, veći, i upravo zato između ostaloga na ovaj način unutar EU dobivamo mogućnost da budemo ravnopravni i da budemo zapravo da se ujedinimo s drugima i da napravimo neku vrstu balansa tome. To je kao što sam rekao, to je stvarni suverenitet, u vremenu u kojemu živimo velikim dijelom u digitalnom prostoru fizičke granice nisu naravno nebitne i nikad neće biti nebitne ali zapravo su i te kako, i te kako je važno definirati što je to digitalna demokracija i kakva je njena mehanika i što u tom digitalnom eko sustavu znači suverenitet. A upravo je ovo kažem jedan od načina na koji zapravo možemo zaštiti naše građane. Ima i drugih primjera, jedan od njih je između ostaloga i ona i način na koji se uređuju autorska prava digitalna, ali smatram isto tako da je dosta bitno imati na umu jedan kaveart, dakle kada se bavimo ovakvim stvarima važno je razmišljati o mogućim posljedicama, vrlo je lako posegnuti za nekakvim relativno brzim rješenjima bez da promišljamo njihove posljedice i imali smo primjera baš kod te, kod ove Direktive kojom su se uređivala autorska prava digitalna, kako je to moglo zapravo postojale su ozbiljne, ozbiljne mogućnosti da to ne neki način uništi Internet kakav je bio, pogotovo u onome dijelu koji se tiče filtriranja sadržaja prije nego što je objavljen i u npr. u reguliranju slobode govora ili govora mržnje na internetu. Mislim da je ovo jako dobro odrađeno i mislim da iako ima naravno prostora i za neke druge stvari, ovo nije savršeno rješenje, ali mislim da je jako dobro, ali kažem generalno za ubuduće ovakve stvari, mislim da svi moramo biti mnogo svjesniji i mnogo angažiraniji oko ovakvih rješenja i oko rješenja za pitanja koja se tiču digitalne demokracije i digitalnog eko sustava. Kao što sam rekao, naš klub zastupnika će ovo podržati, ovo je jako dobro i evo to je to. Hvala lijepa, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE sada će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo smatram potrebnim pročitati zakon koji je danas došao na red kaže ovako, Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2018/

Zašto smo morali izglasat taj narod, taj nalog, zakon, zašto? Međutim, bio je svojedobno jedan zakon koji je HS izglasao jednoglasno, koji je išao evidentno u korist hrvatskih građana, zakon se zvao Zakon o ništetnosti ugovora o kreditima sklopljenim sa neovlaštenim vjerovnicima van RH i tim zakonom su spriječene stotine deložacija i ovrha nad nekretninama. I sad što? Imate s jedne strane EU Direktive koje se moraju provodit, o kojima nitko ne može ovdje u Zagrebu raspravljat, koji mora ić po hitnom postupku i moraju se izglasat, a ako ne, onda idu kazne, sankcije itd. A s druge strane imate jedan zakon koji je došao od strane naroda, od strane građana, građani su htjeli taj zakon i građani su prosvjedovali, tražeći da se zaustave ovrhe koje su radile te RBA zadruge iz Austrije itd. I onda šta se događa? Onda taj zakon koji smo mi svi se ovdje usuglasili pada na Europskom sudu i kaže Europski sud, a ne, ne, ha ne možete vi radit zakone kakve hoćete, ne možete vi zaštitit nekretnine ljudi koje su strane kreditne institucije odlučile ovršiti, a ne, ne, to ne ide tako, čak i da nisu imale dozvolu HNB-a za rad, pa nema to velike veze. Hoću vam reći da je RH danas u potpuno podređenom položaju, da je vlast otuđena od naroda, da mišljenje ne samo građana, nego ni sam samih nije bitno, znači, EU Direktive dolaze, one su obvezujuće, mi ih moramo provodit, htjeli, ne htjeli, ja glasam svaki put u pravilu protiv tih Direktiva, ali u suštini kad bi većina u HS odbila te Direktive, onda bi nas EU kažnjavala i sankcionirala na razne načine. A s druge strane, ako mi reflektirajući volju naroda i polazeći od pretpostavke da vlast pripada narodu i da narod izborom svojih predstavnika odlučuje o svojoj sudbini i mi kao GLAS i predstavnici naroda donesemo zakon koji štiti od stranih kreditnih institucija, koje su bez dozvole HNB-a u RH poslovale, e onda EU može nama srušit naš zakon i mi tu ne možemo ništa, kao ne, ne, pa vi morate to prihvatit i zapravo, ono što je RH postala, RH je od suvremene države postala kolonija zapadnog imperijalizma, kolonijalizma i zapadnog, ja bi rekao jednog bahatog odnosa i spram nas ponižavajućeg. RH je danas taoc otuđenih političkih elita kojima je dobrobit naših građana na drugom mjestu, a na prvom mjestu im je taj europski projekt. A zašto im je europski projekt na prvom mjestu? Zato, po mojem sudu, jer su pronašli mjesto za sebe u tim njihovim sinekurama, pronašli su mjesto za sebe u Europskoj komisiji, u Europskom parlamentu i u raznim institucijama EU i njima je EU super, a to kako je građanima koje će sutra ili danas ili prekosutra deložirati te RBA zadruge iz Austrije, ha, ha nitko tu ne razbija glavu o tom. Jer gledaju sebe. Mi u Živom Zidu također se natječemo za mjesto u Europskom parlamentu, ali nama to nije cilj u smislu da mi tamo želimo ostat do sudnjeg dana, mi da možemo birat, mi bi se sutra maknuli od tamo, samo da RH više ne bude dio te tvorevine koja poput Frankenštajna jednostavno grabi i razvaljuje sve pred sobom, koja mrvi male države i narode i čiji je cilj u konačnici, to svi vi znate, projekt Federalne Europe, znači, cilj je nakon ukidanja granica, uspostave jedinstvene valute, jedinstvene vanjske politike, jedinstvene trgovinske politike itd. itd., u konačnici napravit od EU nešto slično SAD i da bi se to napravilo, nužno je razvalit nacionalne države i cijela ova agenda ilegalnih migracija koju EU forsira, znači, ove navale ilegalnih migranata i masovne ilegalne migracije u EU, sve je to podređeno rastakanju nacionalnih država, ne za dobro malih naroda ili bilo kojih drugih naroda, već samo isključivo zato da bi se moglo razorit nacionalne države, kako bi se moglo uspostavit Federalna Europa. To je bit cijele priče i sve europske Direktive koje idu za ujednačavanjem zakonske prakse odnosno da svi imamo iste zakone, su u službi te agende. Znači, ovaj zakon danas mi donosimo zato da bi u svim drugim zemljama članicama postojao identičan zakon, da bismo imali identično zakonodavstvo, pa razmislite zašto se to radi. Očito je da je cilj centralizacija sustava. Cilj je da se iz jednog centra moći donose odluke za sve, a ne da mi tu donosimo odluke kako bismo mi htjeli. I oni birači koji podržavaju političke stranke koje su za EU, za taj projekt, moraju biti svjesni da time rade protiv svoje države, oduzimaju njoj suverenost, lišavaju nas kao zastupnike prava na odlučivanje jer naše odluke moje rušiti tko god hoće tamo u Bruxellesu i što je najgore od svega, oduzimaju budućnost svojoj djeci. Oduzimaju priliku toj djeci da naša država bude ekonomski slobodno, što trenutno nije, ovo ekonomsko izrabljivanje koje Bruxelles i Washington putem tih zapadnih kreditora rade spram naše zemlje će se nastaviti sve do trenutka kada nećemo ostati bez ičega. Cilj je privatizirati u konačnici sve. Cilj je sve resurse koje naša zemlja ima, cilj je predati ih u ruke stranaca. Danas je prošao zakon o privatizaciji INA-e odnosno njegove izmjene koje idu u tom smjeru. Sve izmjene zakona ići će u tom smjeru. Ako, recimo, mi u Zagrebu nećemo htjeti privatizirati vodu i, recimo, poduzeće Vodovod i odvodnja privatizirati, sad dolaze nove EU direktive da Bruxelles može reći, ne, ne, kao nas ne zanima što vi hoćete ili nećete, vi ćete to, može poništiti odluku i lokalne samouprave. Znači, do sada je Bruxelles rušio odluke Sabora i nama u Saboru instalirao koje ćemo zakone donositi. A sada se to polako proteže i na jedinice lokalne samouprave i time se potpuno negira volja građana odnosno naroda koji živi u Hrvatskoj, kao i nas koji smo njihovi predstavnici. I htio bih za kraj dati primjer jednog čovjeka koji se predstavlja kao veliki prijatelj Bruxellesa, veliki europejac, a zapravo je veliki lažac i sad će pročitati. To je bilo iz Nacionala uoči parlamentarnih izbora, kaže g. Plenković, MOL-u neću dopustiti zatvaranje rafinerije u Sisku. Evo, ovog tipa su vam i ostala njegova obećanja, žali Bože ljudi koji u njih vjeruju jer će bit razočarani.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Evo onim čime je kolega, moj prethodnik završio, ja ću započeti. Hrvatski narode otvori svoje oči i vidi da li ovaj zakon tebi šteti ili donosi dobro jer radi se o većoj zaštiti i naših potrošača. Bili smo svjedoci mnogih situacija kada smo pričali da nismo u ravnopravnom položaju kao ostali potrošači na području EU. I zato prenosimo te direktive iz EU u naše zakonodavstvo i postajemo dio ravnopravnog europskog tržišta, pa tako i tog digitalnog. I upravo ovim zakonom, rješavaju se pitanja izravne i neizravne diskriminacije na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenta uključujući neopravdano geografsko blokiranje u prekograničnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i pružanjem usluga unutar EU. Tu su potrošači, da li kao privatne osobe da li kao klijenti, radi se o mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima, koji kupuju online i koji često imaju određene reklamacije, ali do sada nije bilo adekvatno riješena njihova zaštita, na koji način će se rješavati njihove pritužbe i reklamacije. U ovom zakonu u čl. 3 propisuje se da će Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta unutar kojeg je ustrojen Europski potrošački centar biti nadležno tijelo za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovaca koji se odnosi na diskriminirajuće postupanje trgovaca na temelju državljanstva ili mjesta boravišta. Neću ulaziti sad tu u detalje o tome kako je bilo teško prema IP adresi i sve ostalo, kako se to utvrđivalo i kako su nas tretirali kad smo dolazili iz Hrvatske kao kupci i kad smo bili stvarno u neravnopravnom položaju. Sada i mi kao mala država postajemo članicom uređenog europskog tržišta i to će sigurno doprinijeti većoj zaštiti naših potrošača i zato će klub HNS-a podržati ovaj zakon.

Pa nisam se mislio javljati za pojedinačnu raspravu, ali tu je rečeno kroz neke rasprave klubova, pogotovo kolege Pernara, toliko netočnosti da ipak, jednostavno moram reagirati. Prvo, rasprava gdje je kolega govorio o direktivama, ovdje se radi o uredbi, pokazuje da kao i uvijek nije uopće pročitao zakon o kojem se radi i da uopće ne zna što je direktiva, što uredba itd. Znači, direktive su oni europski propisi koje nakon što budu izglasani na europskoj razini, u kojem glasanju sudjeluju i hrvatski zastupnici u EU parlamentu i predstavnici hrvatske Vlade u Vijeću ministara, država mora implementirati kroz svoje nacionalno zakonodavstvo. Uredbe pak, kao što je ovdje slučaj se ne implementiraju u cijelosti, one su izravno već primjenjive, nego samo je potrebno donijeti provedbeni propis u smislu koja tijela će biti nadležna, u kojem roku itd. Tako da, evo, kolega pokazuje da ne zna stvarno ni minimum minimuma činjenica o onome o čemu raspravljamo. Druga stvar, kaže kolega također je rečeno da se zakoni poput ovoga donose zato što ih ne nametnula EU. Pa ovaj se zakon ne donosi zato što ga je nametnula EU, što bi neke kolege znali da su pročitali materijal, nego se donose zbog toga što su dobri i donose pozitivne pomake za hrvatske građane. Znači konkretno ova uredba se tiče zaštite potrošača i to je dio kompletnog jednog zakonodavnog paketa zakonskog okvira koji na Europskoj razini se regulira zaštita potrošača. Sva postignuća vezana uz zaštitu potrošača, obveza znači objavljivanja znači porijekla robe, zadovoljavanja standarda, objave informacija, sprječavanje nezakonitih trgovačkih praksi su zapravo došle iz EU i sve je to postignuće pravne EU pa na kraju krajeva i cijela priča oko kredita koji su uzimani u švicarcima je također povezana sa pravom EU kao što je kolega Aleksić više puta ovdje rekao i upravo su ti europski standardi zaštite potrošača ono što je dovelo i do poboljšanja položaja dužnika u RH za koje se Živi zid deklaratorno bori ali vidimo da im zapravo uopće nije do toga, stalo do toga, nego im je stalo do toga da dobiju par poena u javnosti i da završe na televiziji kad naprave neki incident. Dakle, ova znači ovdje se radi o propisima koji su kvalitetni, propisima koji donose konkretne dobrobiti, dobrobit za hrvatske potrošače i na taj način zapravo možemo reći da se kroz to i štiti nacionalni interes jer ja mislim da je zaštita potrošača svih naših građana i te kako nacionalni interes. Dalje, spomenut također spomenut je zakon tzv. lex Škibola vezano uz kreditne zadruge. E sad ja bi tu rekao nekoliko stvari čisto radi javnosti, znači kolega Pernar i kolege iz Živog zida pokušavaju sada na neki način preuzeti taj zakon sebi, predstaviti javnosti kao da su oni na neki način zaslužni za zaštitu te kategorije dužnika, ali oni s tim nemaju veze. Ako govorimo o hrvatskim stankama u Hrvatskom saboru upravo je HDZ bio još dok je bio u oporbi ta stranka koja je pružala maksimalnu podršku i podržavala inicijative da se problem tih dužnika riješi. I to je ono što javnost treba znati. I na tragu toga je također donesen i taj zakon tzv. lex Škibola, znači upravo HDZ je bio ta stranka koja se založila za zaštitu te kategorije dužnika i to oni i te kako dobro, vjerujte mi jako dobro znaju. Uglavnom što se tiče samog zakona, znači taj konkretni zakon je temeljem postupka o prethodnom pitanju došao pred Sud EU i Sud EU je ocijenio da neki njegovi elementi nisu u skladu sa propisima o slobodi kretanja kapitala, to je što je legitimno. Međutim, činjenica je da unutar EU sloboda kretanja kapitala se može ograničit, ona nije apsolutna kao što nisu ni ostale slobode kretanja, ali takvo ograničenje mora biti opravdano nekom javnom interesu. I ja vjerujem da, da sa ne prevelikim izmjenama toga zakona i sa malo opravdanjem potkrijepljenim sa malo većim brojem statističkih podataka, poput broja dužnika o kojima se radi i radi čije zaštite je zakon i donesen i radi čega on predstavlja javni interes, će taj zakon u kasnijoj fazi moći biti dorađen i usklađen sa propisima EU. Međutim, to zahtjeva konkretne mjere i postupke, to zahtjeva poznavanje europskog prava i to zahtjeva jednostavno konkretan rad na dobrobiti hrvatskih građana, ne lupanje, ne busanje u prsa u saboru, ne prozivanje drugih da su izdajnici, nego vrlo konkretan rad znači rješavanje konkretnih problema koje hrvatski građani imaju, a evo ovdje govorimo o jednoj kategoriji, a to su dužnici koji su dobivali, koji su uzimali kredite od tih štedno kreditnih zadruga. Dakle, ova Vlada radi na tome, vladajuća većina su upravo te stranke odnosno HDZ ta stranka koja je dala i te kako velik doprinos da bi ih se zaštitilo i vjerujem da će nakon što se određene nejasnoće i poteškoće uklone taj zakon biti usklađen i sa pravom EU i da će ti građani biti zaštićeni. Također, spomenuto je, spomenuta je migracija. Znači ovdje se često koristi jedna zamjena teza da su migracije znači da su migracije nešto što EU promovira, tjera nas da uzimamo ilegalne migrante, kao i sve što govore kolege iz oporbe ili skoro sve što govore kolege iz oporbe to je također neistina. Ja ću samo napomenuti da je Hrvatska iz Europskih fondova za zaštitu vanjske granice povukla nekih milijardu kuna sredstava i od tih sredstava su zaposleni granični policajci, njih preko 6.500, opremljeni su na pravi način, kupljeni su helikopteri itd., itd. Znači upravo smo zahvaljujući sredstvima EU dobili mogućnost da štitimo naše vanjske granice od ilegalnih migracija, naša granica a tako i vanjske granice EU. I upravo jedan od uvjeta za ulazak u Schengen koji je opredjeljenje ove Vlade, taj da Hrvatska bude u stanju na efikasan način štiti svoju vanjsku granicu, znači prema BiH, Srbiji itd. Znači upravo sve suprotno od onoga što se ovoj Vladi imputira i što se imputira HDZ-u i što se imputira na kraju krajeva i samoj EU. Znači upravo te zaštite vanjske granice na toj razini ne bi bilo da nije bilo europskih sredstava, da nije zajedničke europske politike itd. Na kraju krajeva kad pogledamo oko toga …/nerazumljivo/… imamo napade i s druge strane.

Pa bi se onda isto tako trebali dogovori, želi li Vlada pustiti ilegalne migrante kršiti zakone ili želi štiti vanjsku granicu na efikasan i adekvatan način. Također, spomenuta je voda to je još jedna laž i dezinformacija kojih nažalost često slušamo u saboru od strane oporbe pogotovo od kolega iz Živog zida. Znači opskrba vode nigdje u EU nije privatizirana, EU to uopće ne zahtjeva, to nije niti u njenoj ingerenciji na kraju krajeva i nigdje se to uopće niti u jednom europskom pravom aktu ne spominje. Znači vi nemate nikakvu obvezu privatizirati uopće javne službe, međutim ako ih, ako imate javnu službu morate omogućiti tržišno natjecanje. Ali nigdje se ne zahtjeva privatizacija na način na koji se to imputira, a pogotovo ne onih resursa kojima se štiti, koji predstavljaju javni interes kao što su to voda, hrana, poljoprivredno zemljište itd. Zaključno, ovaj zakon je kvalitetan, on ide za implementacijom propisa za zaštitu potrošača što je hrvatske građane od izuzetno praktičnog značaja, što im je izuzetno bitno. Pokazuje se još jednom kako je i ta EU i te kako dobra za sve dijelove hrvatskog društva, kako građani od nje imaju konkretne koristi i kako ova Vlada vladajuća većina ih na kraju krajeva HDZ radi konkretne poteze na njihovoj zaštiti a demagogiju, lažne informacije, objede manipulacije, cirkuse koje rade kolege iz oporbe, njima služe na čast, ja vjerujem da će i to građani već na europskim izborima prepoznat, hvala lijepo. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepa. Poštovani kolega, ovo je prije svega kvalitetan zakon, kao što sam rekla u ime Kluba HDZ-a koji ima osim implementacije Uredbi i svrhu i zaštitu potrošača i antidiskriminatoran je vezano za područje nastana i potrošača i klijenata. Kolege koji bi htjeli da RH izađe iz EU nisu svjesni zapravo toga na koji način bi to se reflektiralo, vidimo i na primjeru Velike Britanije i takve nepromišljenosti u politici su skupo stajale one države koje su dopustile da ih nekoliko manipulatora izmanipulira i RH ne bi smjela proći tako, mi to ne bismo smjeli dopustiti s obzirom da benefiti koje nosi članstvo u EU su brojni i HDZ, pa i pok. predsjednik Tuđman su se silno zalagali da RH postane sudionik i dionik europskih procesa, članica EU [[Upadica: Hvala]] , Nato pakta i svih ostalih asocijacija. Hvala lijepa, pa tako je, upravo je utemeljitelj čovjek koji je bio na čelu utemeljenja hrvatske države, predsjednik Tuđman istaknuo ulazak u EU kao jedan od strateških ciljeva, što je, mislim, treba naglasiti kada neki koji se pozivaju na nacionalne interese, govore kako je ta EU tamnica naroda itd. Ali što se tiče konkretnog zakona, znači, zabranjuje se diskriminacije, omogućava se sloboda kretanja Roma, pa nije li to pozitivno? Znači, ako mičemo prepreke tog tipa, znači, da će na tržištu ostati oni koji su najkvalitetniji i koji mogu bit, koji mogu konkurirati cijenom, a upravo je to ona korist koju potrošači imaju, znači, bolja cijena, niža cijena i bolja kvaliteta. Naravno, to ne znači da treba potpuno sve deregulirati, potrebno je, znači, osigurati određene standarde koje EU propisuje, kako bi se zaštitio javni interes, javno zdravlje itd., ali za sve to postoje pravni instrumenti unutar prava EU, ali njih treba poznavat, a ne govorit napamet kao kolege s druge strane Sabornice. Poštovani kolega Sokol, da ne treba se iščuđavati možda na raspravama, kolega iz, uvaženi kolega iz oporbe, ali svakako uvijek treba u prilici kad se to može demantirati zapravo te neistine i netočne navode. Istina je da implementacija i propisa služi u zaštitu hrvatskih potrošača, ali ste u raspravi spomenuli migracije, pa ću vas podsjetiti, krajem 2014. i 2015.g. kroz RH prošlo je oko 667 000 izbjeglica i samo pukom srećom nismo postali hot spot tada u EU.

Hvala kolega Babić, pa jako mi je drago da ste podsjetili hrvatsku javnost upravo na to. Znači, u vrijeme SDP-ove Vlade mi smo imali jedno, ja ću reći otvoreno, kršenje zakona, znači, propuštanje ilegalnih migranata preko granice, ja bih rekao migranata, ne izbjeglica jer mi tad uopće nismo znali tko su ti ljudi, znači, njih se puštalo bez registriranja, bez legitimacije, bez ičega i tu je doista mogao ući svatko, znači, tako je postupala SDP-ova Vlada, sreću smo imali, splet okolnosti da se nismo pretvorili u hot spot, ali ta opasnost i dalje postoji, migracije nisu nestale, migracije jesu sada manje, ali ta, ta mogućnost da se one povećaju uvijek postoji i zato, zato je upravo bitno reći da ova Vlada, HDZ-ova Vlada, Vlada naše većine, poštuje hrvatske zakone, poštuje europske propise, štiti vanjsku granicu, upravo suprotno od onoga za što ju se u javnosti optužuje i to javnost treba znati. Uvaženi kolega Sokol, dakle, ja se slažem s većinom onoga što ste vi rekli. Također vaše je pravo da vi na neki način hvalite političku opciju kojoj pripadate i rješenja koja nudite i s vama se slažem da ovaj zakonsko rješenje ide protiv diskriminacije, pa tako i hrvatskih građana. Evo, jedan primjer je, Europski sud je prošli sud odlučio u slučaju Eugena Bogatija, rumunjskog državljanina i ta je presuda će biti na korist svim našim državljanima koji su na radu u stranim zemljama neovisno jesu li njihova djeca s njima ili nisu, da imaju pravo na dječji dodatak. Slično u ovom slučaju i ovaj zakon ide. Ono što me je zasmetalo, zašto sam se javio za repliku, vi govorite kolega s ove strane, kolega iz oporbe, znate, mi u oporbi imamo različita razmišljanja, različita mišljenja i nije točno baš da svi pričamo gluposti i s tim u vezi ja se evo, imamo različita mišljenja vezano za ovo što ste vi spomenuli, da neke, neke bi usluge javne trebalo privatizirati upravo zbog monopola koje imaju pojedina [[Upadica: Hvala]] sad lokalna poduzeća. Pa kolega, ispričavam se, evo, nisam vas u tom trenutku primijetio, nije puno ostalo zastupnika s te strane, pa evo, ovim putem se evo, ispričavam što sam krivo vidio, ali drago mi je da, da imamo i u oporbi ipak zastupnika koji malo ozbiljnije pristupaju temi, koji ne koriste ovu dvoranu za bombastične izjave kako bi dobili malo medijskog prostora, nego koji ulaze u tematiku i drago mi je da pratite presude suda EU, on je od izuzetnog značaja, nekad su odluke možda protiv države, nekad su korist, ali one su utemeljene na pravu, kao što je recimo bio slučaj primjerice Pula parking vezano uz ovrhe, javne bilježnike itd. i to je nešto što je dobro, znači, da je sud nepristran, da sud presuđuje po pravu, a ako postoje neke presude s kojima nismo zadovoljni, treba vidjeti kako možemo iskoristiti pravne okvire da se s njima uskladimo i da postignemo onaj cilj koji smo i htjeli, hvala. Prelazimo na slijedeću točku, a to je: - Godišnje izvješće o državnim potporama za 2017.g. Predlagatelj akta je Vlada RH temeljem čl. 17. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Želi li predsjednik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće, da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine pod predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Dakle u skladu s odredbama Zakona o državnim potporama, na temelju podataka iz Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti svake godine Ministarstvo financija izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama koje pak Vlada RH upućuje Hrvatskome saboru. Poja državne, inače pojam državne potpore u našem zakonodavstvo preuzet je iz EU zakonodavstva, a u osnovi državna potpora predstavlja stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljeno davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja. Godišnja izvješća o državnim potporama od koje je prvo objavljeno još 2003. godine sadržavaju podatke o državnim potporama i potporama male vrijednosti dodijeljenima u RH od strane davatelja na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini. U samom izvješću državne potpore i potpore male vrijednosti prikazuju se po pojedinim kategorijama, po instrumentima i po ostalim vrstama podataka. Također valja podsjetiti da Europska komisija u svojem godišnjem izvješću o potporama objavljuje podatke o dodijeljenim državnim potporama za države članice EU. Kao što je spomenuto Godišnje izvješće o državnim potporama za 2017. godinu izrađeno je na temelju podataka iz Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti na način da davatelj državnih potpora i potpora male vrijednosti svoje prijedloge programa državne potpore odnosno pojedinačne potpore te podatke o dodijeljenim državnim potporama dostavljaju Ministarstvu financija putem internetske aplikacije Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, a koji je operativan od 1. siječnja 2017. godine. Ovogodišnje Izvješće o državnim potporama sadrži analitički prikaz dodijeljenih državnih potpora za samu 2017. godinu i također tu su i revidirani podaci o dodijeljenim potporama za 2015. i 2016. godinu. U samo izvješće uključeni su i podaci o dodijeljenim potporama u poljoprivredi i ribarstvu, naime iako sam Zakon o državnim potporama ne uključuje te potpore u poljoprivredi i ribarstvu, a u cilju sagledavanja cjelovite slike o državnim potporama u samo izvješće uključene su i potpore u poljoprivredi i ribarstvu obzirom da iste sudjeluju sa čak 42% ukupno dodijeljenih državnih potpora u 2017. godini. Temeljni podaci s Godišnjeg izvješća o državnim potporama su slijedeći, dakle same državne potpore i potpore male vrijednosti mogu se dodjeljivati putem različitog oblika instrumenata kao što su subvencije, neposredne subvencije kamata, porezna izuzeća, udjeli u vlasničkom kapitalu, financijski transferi, izdana i aktivirana odnosno protestirana jamstva i ostalo. Za takve tzv. potpore male vrijednosti odnosno deminimus potpore vrijede posebna pravila dodijele i iste se ne smatraju državnim potporama obzirom da zbog samog ograničavajuće iznosa od 200.000 EUR-a ne utječu na trgovinu između RH i članica EU. Za napomenut je da potpore male vrijednosti u 2017. su dodijeljene u iznosu od 979,9 miliona kuna što je više za 39,7% u odnosu na 2016. godinu. Što se tiče ukupnih potpora tijekom '17. godine u RH dodijeljeno je 12,39 milijardi kuna potpora što je povećanje za 974,9 miliona kuna u odnosu na 2016. godinu ili 8,5%, a u odnosu na 2015. to je povećanje za 2,51 milijardu kuna ili 25,5% Isto tako u 2017. godini udio dodijeljenih potpora u odnosu na BDP iznosio je 3,39% Udio potpora u rashodima države iznosio je 9,92%, a potpore po zaposlenom iznosile su 8.807,46 kuna, a u odnosu na broj stanovnika iznosile su 2.950,91 kunu.

U samoj strukturi potpora sektora industrije i usluga u '17. od dodijeljenih 7,18 milijardi kuna, sektorske potpore čine 34,3% potpora s iznosom od 2,46 milijardi kuna dok su tzv. horizontalne potpore uključujuće regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini iznosile 4,71 milijardu kuna s udjelom od 65,7% Glede same sektorske potpore i horizontalne potpore one se dalje u ovome izvješću koje je pred vama analitički raščlanjuju u smislu sektorske potpore se prikazuju kroz 6 različitih sektorskih područja od javnog radija, od televizijskog emitiranja, sektor prometa, sektor brodogradnje, poštanske usluge, sektor turizma te sanacije i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama, a same horizontalne potpore se prikazuju kroz horizontalne potpore u užem smislu, regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini. Još je zgodno samo isto napomenuti što podrazumijeva se pod horizontalnim potporama u užem smislu tu spadaju potpore za istraživanje, razvoj, inovacije, za zaštitu okoliša i očuvanje energetike, za male i srednje poduzetnike, za usavršavanje, zapošljavanje, kulturu te za razvoj široko pojasnih mreža, pa onda unutar te strukture možemo reći da potpore malim i srednjim poduzetnicima su dodijeljene od 946,2 miliona, kulturi 447,1 milion kuna, za istraživanje i razvoj inovacije 348 miliona, za zaštitu okoliša 262,9 miliona kuna te za zapošljavanje 174 miliona kuna. Iz samoga izvješća je razvidno kako se struktura dodijeljenih državnih potpora počela mijenjati to je konačno i počelo još u, ove dakle 2017. godine i to u većem dijelu. Dodjela navedenih potpora usmjerena prema horizontalnim potporama koje se inače nazivaju tzv. dobre potpore, pri čemu se istovremeno smanjuje intenzitet davanje sektorskih potpora što je poželjan trend koji se treba nastavit i u narednim razdobljima. To je jedan od važnih ciljeva gospodarske politike koji treba pozitivno djelovati na gospodarstvo, te smanjiti narušavanje tržišnoga natjecanja. S obzirom na navedeno, i dalje je potrebno voditi računa o samim smjernicama politike državnih potpora u RH koje naglašavaju upravo te horizontalne ciljeve koji su najviše i naglašeni u postupku pod nazivom „modernizacija državnih potpora“, koji je pokrenut od strane Europske komisije još 2012.g., što u stvari i jest intencija gospodarske politike. U skladu s time svaki davatelj državnih potpora treba poštivati ekonomska i tržišna načela u provedbi ekonomskih politika, od pravilne dodijele državnih potpora preko praćenja njihovoga korištenja, te na kraju i ostvarivanja postavljenih ciljeva odnosno jačanje gospodarstva RH. Samo korištenje registra državnih potpora i potpora male vrijednosti omogućava bolje praćenje učinkovitosti dodijele državnih potpora, te potpora male vrijednosti od strane svih davatelja, što je posebno važno u cilju ostvarenja bolje fiskalne konsolidacije i transparentnosti.

Naime, pokušao sam pronać podatke, a nisam ih uspio, bilo je, znate što mi nedostaje u ovom izvješću? Bilo bi zanimljivo da vidimo kakva je struktura potpora prema teritorijalnom ustroju, dakle, po pojedinim županijama, koliki je iznos potpora jer to bi nam moglo dati neke značajnije podatke vezano uz one županije koje su gospodarski nerazvijene, dakle, u odnosu na prosjek RH ili u odnosu na one koje su razvijene, moja pretpostavka je to, ne mogu drugačije nego pretpostavit, da one županije koje su razvijenije da imaju veći iznos potpora u odnosu na one županije koje su manje razvijene što je prirodno u skladu sa proračunima, ne samo lokalnim, ali onda i državnih jer oni sami poduzetnici iz tih siromašnijih županija nemaju dovoljno onih vlastitih sredstava da bi privukli ili da bi dobili potporu.

Možda je ovo izvješće na ovaj način napravljeno iz razloga što dobar dio regionalnih potpora otpada na poljoprivredu, a ono će biti, pretpostavljam, u Slavoniji i Baranji, dok neke druge potpore koje su svojstvene primjerice brodogradnji će biti negdje na moru, pa je možda ta usporedivost nespretna na taj način gledati, ali u svakom slučaju osobno podržavam takav prijedlog je da uđe u analitički i u buduća izvješća, hvala. Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, pred nama je Izvješće o državnim potporama koje je, kao što vidite, vrlo iscrpno, detaljno, vrlo kvalitetno pripremljeno i Klub HDZ-a će podržati ovakvo izvješće. Kao što je već i državni tajnik napomenuo, sama metodologija i samo izvješće 15-to po redu, međutim, Ministarstvo financija zapravo izrađuje ovakav tip tek od 2017. s obzirom da je Ministarstvo financija sublimiralo i objedinilo zapravo sva ta izvješća u jedno izvješće kojim se onda i prema EU i prema članicama prikazuje metodološki jedinstveno, do sada je to radila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Ono što je jako važno da u 2017.g. kad pratimo slijed i kod samih državnih potpora kod definicije, vidimo da su i u 2017. zapravo ukupne potpore povećane za nekih 975 milijuna kuna i to je, dakle, preko 12,3 milijarde kuna koje su dodijeljene u RH tijekom 2017. Kada pogledate to, a možete vidjeti iz izvješća koje prikazuje da se ono zapravo povećava kroz ovo razdoblje od 2015. do 2017., pa od nepunih 10 milijardi ono je sada već na 12,4 milijarde kuna, što može govoriti i o tome da je to dobro, ali i možda da i nije dobro u nekim segmentima, pogotovo kada pogledamo strukturu samih potpora. U udjelu državnih potpora u BDP-u vidimo isto tako da se taj postotak povećava i on je sada na nivou 3,39% Kada pogledamo to u odnosu na samog, znači, potporu po stanovniku, onda vidimo da se i ona i nominalno i relativno povećavaju, pa su one veće za 232,00 kune odnosno iznose 2.950,91 kuna, što je 8,5% više nego u odnosu na 2016.g. Isto tako u rashodima države, tako se i iznos potpora povećava i one iznose preko 9,92%, dok je u 2015. to bilo svega 8,33% Ono na što možemo pojedinačno iščitati zapravo sve potpore koje su davane i samo strukturu potpora, ono što je vrlo interesantno popratiti, a to je, to su kako horizontalne, tako i sektorske potpore, ja bi tu kao eto, specifičnost našeg razdoblja i vremena u kojem živimo, a za koje zapravo imamo sada itekako i veliku odgovornost ali i posljedicu koja to vuče. Kada se pogledaju sektorske potpore od 2015.-2017. moglo bi se pogledati i razdoblje prije toga. Pa kada pogledate koliko nominalno je udio recimo brodogradnje ili radiotelevizijsko emitiranje i prometa, onda ćete vidjeti da je brodogradnja u ovom prethodnom razdoblju uzimala veliki udio. Međutim, veliki udio je svakako i dalje, ali konstantan radio televizijsko emitiranje, što ima opet posljedicu drugu, dakle, dostupnost medijima. Brodogradnja opada, u 2016. odnosno, 2017. međutim, kada pogledate u samoj strukturi, onda je to ovo što se događa sada, a to je da te potpore zapravo nam se sada reflektiraju prvo kroz izdana jamstva koja su bila u tom razdoblju jako visoka. Pa evo, na samoj stranici 49 se vidi, da su jamstva bila u 2015. preko milijardu. Ona su padala do ovoga razdoblja, međutim, imamo posebno iskazano izdano jamstvo za Uljanik, brodogradilište, koje je bilo preko 3,6 milijardi kuna i to je dakle, u 2015. bilo ukupno 4,6 milijardi što je 55% svih izdanih jamstva bilo je u sektoru brodogradnje. Dakle, sada kada vidimo što se događa u tom

je da potpore za sanaciju restrukturiranja npr. sa ovim odmakom vremena na jedan način znatno padaju, međutim, sve su to zapravo posljedice koje nam i dalje oduzimaju prilično i energije i financijskih sredstava u krajnjoj liniji da bi se određeni tijekovi u samoj privredi događali puno kvalitetnije i da bi zapravo tržišni mehanizam bio što bolji. Kao što je rečeno, sama industrija i usluge su činile u 2017. 58% potpore ili 7 cijelih skoro 2 milijarde kuna, dok su u samoj, sama potpora sektora poljoprivrede i ribarstva iznosila 42% ili preko 5 milijardi kuna, što onda, 5,2 milijardi kuna, što govori onda i o našoj opredijeljenosti u odnosu na samu našu strukturu industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Mislim da je na ovaj način iz samog izvješća razvidno, kako se struktura dodijeljenih državnih potpora time počele i mijenjati i to je kao što je spomenuto da se je krenulo prema horizontalnim potporama, a to su te tzv. dobre potpore, koje istovremeno smanjuju intenzitet davanja sektorskih, a to je u svakom slučaju poželjan trend i na taj način, zapravo treba vrlo oprezno i vrlo kvalitetno upravljati samim potporama, što nas obvezuju i u odnosu na samu definiciju potpora, dakle, da se ne naruši tržišni mehanizam.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj nezavisnih zastupnika u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege evo nastaviti ću u kratkoj raspravi izreći ću ono što mislim da je bitno, a što je na temelju ovog današnjeg izvješća koje imamo pred sobom i na temelju onoga što je jučer objavila FINA u som redovitom izvještavanju bitno proanalizirati. Zbog toga sam i državnog tajnika u replici pitao ima li ovih podataka i drago mi je državni tajniče da ćete u budućnosti i te podatke, jer bi nam mogli biti jako korisni.

To nisu male brojke, pazite, to nije zanemarivo i recimo samo kada bi dio ovih potpora uzeli po stanovniku, onda bi mogli omogućiti da doista je zdravstvo u RH potpuno besplatno, milim na ovaj kako se zove, doprinos je li, zdravstveni doprinos da bude, 70 kuna, one koje građani plaćaju, dopunsko osiguranje. Da, doprinosa, da, doprinos ne bi baš toliko bilo ali, dakle po stanovniku to je 2950,91. U sektor poljoprivrede odlazi 5 milijardi 206 milijuna i 900 tisuća kuna. Šta je sad kod sektora poljoprivrede zanimljivo? Najveći dio 72,7% su subvencije dok su kapitalna ulaganja 15,3% i porezne olakšice 12% Od ovih 5 milijardi i 200 milijuna kuna 314 milijuna kuna odlazi na sektor ribarstva. Sektor industrije i usluga 7 milijardi 186 milijuna i 900 tisuća, od toga su sektorske potpore 2 milijarde i 467 milijuna i 500 tisuća a horizontalne potpore u koje su uključene regionalne, lokalne potpore 4 milijarde 719 milijuna i 400 tisuća kuna i čine 65,7% ovih industrijskih potpora. I onda dolazimo do horizontalnih potpora u užem smislu a to su 2 milijarde 178 milijuna i 200 tisuća kuna. I dobro je državni tajnik naglasio da je trend povećanja horizontalnih potpora, tzv. dobrih potpora jer smisao potpora jest da potiču gospodarstvo, da razvijaju gospodarstvo i da naši gospodarski subjekti onda budu konkurentni i da se poveća broj zaposlenih.

Ali kad pogledamo strukturu tih zaposlenih, možemo vidjeti sljedeće. Ako pogledamo po županijama onda 5 top županija, tako su oni naveli, top županija s najvećim udjelom zaposlenih kod poduzetnika, dakle u tzv. realnom sektoru na prvom mjestu je Međimurska županija sa iznosom 85,5%, drugo mjesto je Zagrebačka županija s iznosom 82,5%, na trećem mjestu je Varaždinska županija s iznosom od 82,2%, četvrta je Istarska 81,1% i peta je Krapinsko zagorska 77,5% Dalje onda ide Primorsko goranska isto 77,5%, sljedeća je Koprivničko-križevačka 76,4 itd. Međutim ako promatramo županije u kojima je najveći udio zaposlenih kod proračunskih korisnika, onda možemo sljedeću sliku vidjeti. Najlošije po tom pitanju stoji županija Ličko-senjska koja ima 45% zaposlenih u ajmo tako reći u državnom sektoru, znači u javnom sektoru. I sad pazite zanimljiv podatak, grad Zagreb je na drugom mjestu sa 36,6% Pazite grad Zagreb. Treća je Šibensko-kninska sa 33,7%, četvrta je Sisačko-moslavačka 31,4, peta je Vukovarsko-srijemska 30,3%, dalje na 6.-om mjestu je onda Požeško-slavonska, 7. mjesto Virovitičko-podravska, 8. mjesto Osječko-baranjska i 9. Bjelovarsko-bilogorska i još jedna Slavonska, na 10.-om mjestu Brodsko-posavska. I zašto sam sad ovo pročitao, ove podatke FINA-e, ajmo se vratiti natrag na potpore, vratimo se na one potpore u poljoprivredi i 72 zarez, 72% tih potpora koje su u poljoprivredi odlaze na subvencije. Očigledno je da glavni cilj koji želimo postići potporama a to je razvoj gospodarstva nismo uspjeli baš postići. Ne govorimo sad tu o sektorskim potporama koje su spominjane i koje nisu baš dale rezultate, kao što vidimo u ovom slučaju brodogradnje ili slučaju Hrvatskih željeznice. Pa i slučaj HRT-a je mnogi kritiziraju je li to doista javna televizija. Ali vratimo se na ove industrijske grane, prije svega brodogradnja i željeznice, dakle sektorski nismo uspjeli, u poljoprivredi nismo uspjeli. Ako vidimo po strukturi zaposlenih u slavonskim županijama onda nam doista ostaju kao treći i najbolji način razvoja gospodarstva su upravo ove horizontalne. I ovo izvješće pokazuje da se u tom smjeru ima pomaka. I nadamo se u budućnosti da će te potpore sve više zauzimati prostor, da će mala i srednja poduzeća dolaziti lakše do potpora, da će ih moći koristiti, da će moći na taj način razvijati i biti konkurentna i da će moći zapošljavati ljude.

Dakle ono što bi trebalo iz ovoga izvješća zaključiti da potpore same po sebi neće razviti gospodarstvo ali kontrolom potpora i pravilnim rasporedom potpora možemo učiniti puno više. Što se tiče samog izvješća, ono je dobro i podržati ćemo ga. Prije nastavka pozdravimo na galeriji učenice i učenike Klasične gimnazije. [[Pljesak]] Posebno sam jako pljeskao zato jer sam ja bivši klasičar. Sada ćemo nastaviti sa pojedinačnom raspravom. Izvolite. Hvala lijepo. Pa baš lijepo što su nam klasičari došli pa onda ova sabornica izgleda malo ovako punije. Kolegice i kolege. Poštovani državni tajniče. Ja ću reći iskreno, ne demagoški nego ljudski, da sam razočaran sa, koliko nas danas u sabornici ima. A reći ću i zašto. Zato što govorimo o 12 milijardi 400 milijuna kuna novaca poreznih obveznika, govorimo o 3,39% BDP-a ili govorimo o 9,92% ukupne rashodovne strane proračuna. I pogledajte koliko nas ima. Danas je prilika da svatko tko ima afiniteta prema poljoprivredi, prema prometu, prema određenim gospodarskim granama bila da progovori u što se troše novci iz državnog proračuna. I da li su te potpore postigle rezultat. Gledajte mi smo proteklih nekoliko mjeseci malo malo poobasuti velikim dušebrigom za Uljanik. Danas je bila prilika da se upravo o potporama u brodogradnji progovori, jel državni tajnik je rekao da ovo nije samo izvješće za 2017.g., nego su ovo revidirana izvješća za 2015. i 2016., dakle, konačno utvrđeno činjenično stanje i za 2015. i 2016. i to je tako i mijenjat se neće. Sad gledajte kolegice i kolege, 2015. na čelu hrvatske države i odgovornost za hrvatsku državu za korištenje proračunskih novaca imala je jedna druga politička opcija koja danas pokazuje jednu strahovito dušebrižje, veliku brigu za Istru i Kvarner, veliku brigu za 3. Maj i Uljanik, svaki dan suze rone. Ja bi sad rado da su oni tu, pa da rone suze nad ovih milijardama koje su dane potporu brodogradilištu, a ta brodogradilišta su nažalost, danas na koljenima. I možda priča o potporama u brodogradilištu, pa na određen način i potporama u poljoprivredi, pa i potporama HŽ-u nas možda upućuje na nešto drugo, ako dajemo novce bez kontrole i ako ne kontroliramo koji je efekat tih potpora i zato je dobro da se struktura potpore mijenja, da te potpore koje su namijenjene određenim gospodarskim granama nestaju, a sve više i više prostora zauzimaju horizontalne potpore. Međutim, ono što želim danas reći, posebno istaknuti je i ova priča oko brodogradilišta Uljanik i kad pogledate kolegice i kolege na str. 49 ovog izvješća lijepo piše da je u 2015. za jamstvo brodogradilišta, zapravo država je dala jamstava brodogradilištu Uljanik 3 milijarde i 611 milijuna, u 2016. milijardu i 348. Međutim, vrlo interesantno je u tekstualnom dijelu vidjeti zašto se ta jamstva daju, to su jamstva za novogradnju i u principu vi pomažete brodogradilištu da dobije kredit, da taj brod naprave, sutra kad prime određene avanse za taj brod ili konačan obračun, u principu ona jamstva koja ste vi dali se prebiju i država tu nema praktički, ako je brod napravljen, plaćeno sve, nemate nikakvih troškova. Međutim, nama sad sva ova jamstva dolaze na naplatu u kompletnom iznosu, sad se postavlja pitanje il je netko lagao kad je tražio jamstvo ili netko nije obraćao pažnju kad je davao jamstvo, jer, ako se ne varam, državni proračun prošle godine umjesto da bude u pozitivi, on je u laganom minusu isključivo zbog toga što je protestirano negdje oko 2 milijarde i 800 jamstava i za 2014. i 2015.g. I ovdje još jedanput zbog zapisnika i zbog hrvatske javnosti želim reći nešto drugo, od 2010. do 2014. u RH nisu izdavana jamstva brodogradnji. Zašto? Zato što je hrvatska Vlada u programu pregovara i ulaska u EU preuzela skoro 9 milijardi obaveza prema jamstvima od brodogradilišta, najmanje obeštećenja, one njihove imovine koja se nalazi na pomorskom dobru i plus toga su u sklopu programa restrukturiranja hrvatske brodogradnje koju je odobrila Europska komisija preuzeli da će slijedećih četiri, pet godina iz proračuna izdvajati po nekakvih 600, 700 milijuna kuna, kao pomoć u restrukturiranju te brodogradnje. Dakle, hrvatska država je ispunila sve do zadnje lipe i onda se netko sjetio da bi 2014. opet trebalo počet davat jamstvo, a taj netko danas najviše plače i kuka nad Uljanikom. Dakle, u 2014. i 2015. izdano preko 4 milijarde jamstava koje će, što prošle, što ove godine, doći u naplatu i bit će direktni trošak državnog proračuna. E, vidite, bilo bi lijepo da mi danas kolege iz IDS-a i kolege iz SDP-a da mi danas malo raspravljamo o tome. Ili recimo, u sklopu ovog programa restrukturiranja 3. Maj je dobio 500 milijuna iz državnog proračuna i onda tih 500 milijuna posudi Uljaniku i onda na kraju zraka nema ni Uljanik, niti 3. Maj., a samo da se držimo Zakona o proračunu, a sad ću povući paralelu prema ovom zakonu o kojem smo raspravljali prije sat vremena, to je Zakon o državnoj reviziji, ne mora se uvijek sve u zakonu pisati jednome, a u Zakonu o državnom proračunu veli se da svatko tko dobije, a nije proračunski korisnik, tko dobije novce iz državnog proračuna, dužan je na kraju godine ministarstvu koje mu je dodijelilo te novce, a to znači automatski Ministarstvu financija, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima. Da je 3. Maj to napravio, onda bi Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija vidjelo da ti novci nisu utrošeni kako treba, nego da su dati kao pozajmica Uljaniku, na što 3. Maj nije imao nikakvo pravo jer je dobio novce za svoje poslovanje, a taj 3. Maj je vrlo, jedan vrlo interesantan način postao dio Uljanik grupe. Netko se tamo 2012. hvalio da je restrukturirao hrvatsku brodogradnji i onda dva dana prije ulaska RH u EU, 3. Maj nije bio riješen i Vlada SDP-a, IDS-a i drugih koji su bili u koaliciji donose odluku o pripajanju 3. Maja Uljaniku, to vam je ta štorija o ovih 500 milijuna. I bilo bi dobro da mi danas raspravljamo o tih 5 milijardi kuna jer tih 5 milijardi kuna, 2 i 800 smo već dali, a 2 i 200 ćemo dati u narednim godinama iz državnog proračuna. Također kad pogledate potpore za poljoprivredu, one su od nekakvih 3 milijarde i 600, 700 u 2015. narasle na 5 milijardi i 200 milijuna u 2017.g., a s druge strane kad gledate izvješća, kad čujete razgovor o poljoprivredi, onda čujete o jednom kaotičnom stanju. Ti novci su završili kod nekoga, potpore se daju, u poljoprivredi sa jednim i jedinstvenim ciljem da država vam pomaže da vaš proizvod bude jeftiniji i da se može lakše plasirat na tržište i da može konkurirati proizvodima iz EU. To je smisao te potpore ništa drugo, potpora ne služi za preživljavanje, potporu ne treba davat onome ko svoju robu ne plasira na tržište, jer on proizvodi za sebe. Dakle, potpora službi tome.

E sad kolegice i kolege svima nama pitanje, da li smo zadovoljni sa stanjem u poljoprivredi, nismo, a da li je 5 milijardi puno za hrvatski proračun, je. I kad raspravljamo o potporama onda bi trebali raspravljat na takav način. Svako od nas je vezan na određeno područje, svako od nas je vezan na gospodarsku granu, da li profesionalno, da li sentimentalno, ali nije bitno svako može govorit, da vidimo o čemu se događa. Dakle, Hrvatska brodogradnja je od osamostaljenja Hrvatske države progutala negdje oko 35 milijardi kuna, danas je na koljenima. Nažalost željeznice se neću stići dotaknuti, ali za neku drugu raspravu i željeznice svake godine kad pogledate u prilog uz prijedlog državnog proračuna ili prilog o izvršenju državnog proračuna ćete vidjeti koliko jamstava je dato Hrvatskim željeznicama i koliko je jamstava protestirano, a isto tako nemojte zaboravit kolegice i kolege da smo 20 lipa uzeli Hrvatskim autocestama i dali ih ovoga Hrvatskim željeznicama, to je na godišnjoj razini negdje oko 500 miliona kuna i to je na određen način potpora jer država je onih 20 lipa, to su praktički trošarine dala ili preusmjerila prema HŽ-u.

Hvala podpredsjedniče Hrvatsko sabora, uvaženi kolega Šuker dakle s vama se potpuno slažem kad govorimo o potporama onda govorimo o vrlo izdašnim iznosima i o nečemu što treba kontrolirati. Meni se čini da je sustav kontrole kod nas zakazao evo poljoprivreda, ja sam neki dan malo ću to slikovito reći, neki dan sam bio u jednom vinogradu jedva sam živu glavu izvukao, trebao sam imat mačetu da se izvučem van. Pazite za takve stvari ljudi dobivaju poticaje, niko ne kontrolira niko ih ovoga niko ne ide vidjeti za što novac odlazi. Što se tiče brodogradnje ista stvar, mi smo imali uprave koje su godinama tamo sjedile, na kraju sad više te uprave nitko ni ne spominje, ko ih je tamo postavio, kako je ona tamo bila, šta je radila, da je silni novac propadao, da su jednostavno oni su vukli kako to zovu keš lovu, pa su ovaj druge brodove su ugovarali, pa su s tim novcem pokrivali prijašnje troškove i to skroz vukli i zbog toga je na kraju došlo to sve na naplatu. Gledajte kolega Žagar ja se sjećam jedne situacije bio sam tad još ministar zbog programa restrukturiranja nismo smjeli dati jamstava brodogradilištima, ako to nije došlo zeleno svjetlo iz Bruxellesa i bila je jedna nezgodna situacija s 3. majem i sada, možete vi mislit iako su svi znali da županije i grad ne mogu dati ovoga jamstvo grad Rijeka i Primorsko-goranska županija su na svojim predstavničkim tijelima donesle odluke o jamstvima i sad tu u saboru se traže stanke ovo, ono. Ja reko OK, nema problema, samo neka banke temeljem tih jamstava odobre kredit i ja nemam ništa protiv toga, ako mogu zadovoljit zakon. To je jedno politikanstvo neodgovorno ponašanje. To je ista sad priča oko Uljanika, dakle mi što se tiče brodogradnje konačno trebamo pogledati istini u oči, bez obzira kom se to sviđalo i kom se ne sviđalo.

Poštovani kolega Šuker, zanimljivo je evo u samom zaključku kada se pogleda, spomenuli ste baš poljoprivredu, kada se pogleda u strukturi da je 72,7% su subvencije, svega je 15,3% su kroz kapitalna ulaganja i 12% putem poreznih olakšica, što dakle govori da bi poljoprivreda trebala puno bolje stajati i puno bolje kotirati u odnosu na sadašnje stanje.

Jer svake godine nije bilo godine da nije bilo bar 600, 700 miliona kuna u državnom proračunu za kapitalne investicije, plus ove subvencije i potpore koje su bili. I sad si uzmite 15 godina u prosjeku 4 milijarde kuna pa si izračunajte kolko je to novaca, ništa više.

Slijedeća je trebala biti pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Gordana Marasa, nema ga, gubi pravo na govor. Time zaključujem raspravu i glasovat ćemo o ovoj točci kad se steknu uvjeti.